Jedná se o změnu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Kdo je proti?

Další prosím. Pan ministr?

Kdo je proti?

Ano, vychází mi to také tak. Nezbývá než ten návrh zákona jako celku.